Dobrý večer.

K mému návrhu mě vede skutečnost, že ať určíme pro podporující podpisovou listinu jakýkoliv potřebný počet podpisů, pak v mnoha obcích narazíme na problém, kdy počet dospělých obyvatel bude tak malý, že bude třeba potřebné, aby se všichni pod takovou podpisovou listinu podepsali, čímž budeme nutit organizace, aby sbíraly podpisy různě na náměstích i v oblastech, které s danou problematikou nebudou mít nic společného.

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní pan předseda Stanjura.

Já vám děkuji. Neeviduji žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, ani faktickou poznámku. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se na závěrečná slova.

Už jsou opraveny. Žaloba ve veřejném zájmu, automatický odkladný účinek. Prostě v pozměňovacích návrzích, které mají podporu ministerstva, už to takto striktně není a je to projednáno s komisí. Hraniční limity velké přání Hospodářské komory. Dohodnuty. Máte pravdu a máte i moje slovo. Už několik měsíců se na tom intenzivně pracuje. V průběhu prvního kvartálu 2016 pevně věřím, že to bude připraveno. Paní kolegyně Pěnčíková. V Bruselu jsem byl dvakrát, předtím asi čtyřikrát za panem Potočnikem. Každý den s nimi mluvíme, já minimálně dvakrát týdně telefonicky. Slovensko úplně jiná situace. Na Slovensku velmi benevolentní EIA, nová legislativa, můžou žalovat všichni včetně fyzických osob.

Naopak jsme řadu věcí ubrali. To, co teď chceme, je opravdu striktně. Mantra nebudeme stavět. Není to pravda. Budeme stavět i tak. Je to kompromis mezi resorty, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou. Ve dvou bodech ještě kompromis nebyl dosažen, dosáhneme ho.

I my jsme tam dávali dost pozměňovacích návrhů a námitek v rámci meziresortu. To je asi vše.